A poslední, také spíše technický pozměňovací návrh je prodloužení toho srovnávacího období pro začínající podnikatele z šesti na osm měsíců. To skutečně si myslím, že není nic proti ničemu, ale určitě kdo jste někdy podnikal, tak víte, že ten začátek bývá velice těžký, a pokud srovnáváme propad těch aktuálních příjmů s tím startem podnikání, tak to vůči těm začínajícím podnikatelům není moc fér.

To znamená, umožnit těmto podnikatelům, co začali v lednu 2020, aby uplatnili to období červen, červenec, srpen, kdy přece jenom už ta ekonomika se rozběhla, podle nás je velmi férové a zvýší to tedy šanci těchto lidí kvalifikovat se pro podporu, kterou si zaslouží. Takže to jsou naše pozměňovací návrhy. Doufáme, že aspoň některé z nich vláda akceptuje, protože skutečně jde spíše o věci, které zmenší nějakou konkrétní nespravedlnost, a každopádně nakonec ten návrh asi podpoříme, protože máme za to, že na tuto podporu dosáhne více lidí než dnes, byť máme tedy obavu z těch jednotlivců, kteří kvůli některým konkrétním parametrům nebo nějakým specifikům svého konkrétního podnikatelského příběhu z té podpory vypadnou, proto i apeluji na to zmírnění těch kritérií. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo.

Předložená vládní norma je ve vztahu ke společníkům mnoha společností s ručením omezeným, kterým bylo vládou pozastaveno podnikání, a které tudíž přišly o veškeré své příjmy anebo o valnou většinu z nich, jednoznačně a nepřijatelně diskriminační. Návrh postrádá i věcnou logiku. Současné restrikce přece mají negativní ekonomický dopad na všechny subjekty v příslušných omezených odvětvích podnikání, obchodu a služeb bez ohledu na to, zda je tvoří jedna, dvě či více osob. Proto navrhujeme z textu zákona zcela vypustit jakákoli omezení přístupu ke kompenzačnímu bonusu pro společníky společností s ručením omezeným týkající se počtu osob, kterými jsou tyto společnosti tvořeny. A já vás poprosím o jeho podporu. Děkuji paní poslankyni Šafránkové.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji panu poslanci Janu Volnému. Děkuji, pane předsedající.

Zkusím je velmi stručně představit.